Pan ministr bude reagovat ještě. Vláda se právě jako řádný hospodář chová, proto tuhle příležitost nemůžeme oslyšet kdybychom tak učinili, chovali bychom se přesně jako pštrosi, kteří strkají hlavu do písku, a těžko bychom se zodpovídali následujícím generacím vlád, ale i dalším generacím občanů České republiky. Je úplně zřejmé, že vybudování takového projektu představuje zásadní příležitost pro technologický rozvoj a znamená klíčovou příležitost nejenom pro další rozvoj, ale udržení automobilového průmyslu v České republice.

Snažíme se opravdu v tomto směru podniknout nezbytné kroky, aby Česká republika mohla reálně usilovat o klíčovou investici, která znamená rozdílový projekt. A tady chci říct ve vztahu ke všem našim voličům, ať již volili současnou opozici, nebo současnou koalici, v okamžiku, kdy stát nebude mít projekty, které budou generovat hrubý domácí produkt, které se nebudou zároveň snažit rozvíjet českou ekonomiku, nebudeme mít finanční prostředky na žádné další služby, které stát musí poskytovat svým občanům. V tomto směru prostě musíme hledět opravdu poctivě a odpovědně na to, jaké příležitosti Česká republika má.

A podobně se musí chovat Česká republika, pokud tuhle příležitost nechce hodit za hlavu, a to my opravdu nechceme, je to opravdu rozdílový projekt. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, moje interpelace se týká Informačního systému infekčních onemocnění. Já bych zde chtěl zmínit, že v rámci třetího čtení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, což byl sněmovní tisk 73, přislíbil pan ministr Válek legislativu upravující registry, které sbírají data. Cituji: